A pokud přicházíte s žádostí o třicet dnů nouzového stavu, tak nám řekněte, jak je využijete, k čemu je využijete, jestli konečně začnete plnit, co po vás lidé a Sněmovna chtějí, anebo zase za třicet dnů přijdete s tím, že je potřeba dalších třicet, protože se prostě ty dílčí věci a zlepšení nedostavují. Prostě třicet dnů je bianko šek této vládě, který už jí dát rozhodně nemůžeme. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji.

Jako první je přihlášen pan poslanec Feri. Nechtěl by být zpravodajem? Nevypadá. Pan poslanec Bojko, Volný, Podal, Válek? Zkrátka nemůžeme projednávat věc bez toho, že by byl určený zpravodaj.

Je krize.

A pan poslanec Birke se dobrovolně hlásí.

Je někdo proti? Pan poslanec byl zvolen zpravodajem. Připraví se paní předsedkyně Pekarová Adamová. Předávám řízení schůze. Já vám děkuji, pane předsedo, za slovo.

Z jistých pochopitelných důvodů, tedy pochopitelných pro ty, kdo ho sledují, jsme neměli v danou chvíli ochranné pomůcky, bylo potřeba se připravit na problém, který covid do České republiky přinesl.

Protože ani v první fázi nebyl představen žádný relevantní kompenzační bonus, neříkám sto procent, ušlých zisků, ale kompenzační bonus pro lidi, kterým vláda nějakým způsobem zasáhla do jejich živobytí, ať už je to podnikání, nebo provozovna. Vláda se rozhodla udělat takový šalamounský krok, vzala všechna ta opatření a přesunula je jako opatření, která vycházejí z Ministerstva zdravotnictví, aby nebyla v nouzovém stavu a aby se tak trošku vyhnula té možné povinnosti uhradit nějaké náklady.

To se neděje. Neděje se to u těch jednotlivých opatření.